Hvala, koleginice Malušić. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodo ministri i saradnici ministara, uvaženi građani, toliko toga smo čuli u ova dva dana, mnogo detalja, mnogo onih stvari koje nam novih donose zakoni koji su na dnevnom redu i, bez ikakve dileme, ja ću ih podržati u Danu za glasanje,

Borimo se da promenimo sve ono što u Srbiji nije bilo dobro. Ali, šta ćete, kada se borite da promenimo nešto, neki koji su vam ostavili haos, koji su vam ostavili bankrot, beznađe, minus, rupu do rupe, pokušavaju da vas vrate u to mračno vreme i da Srbiju i njene građane ponovo uvuku u ralje korupcije, kriminala, beznađa i siromaštva. Siguran sam da su nam potrebne reforme. Zbog čega? Naši ciljevi su da ovo društvo, da naši građani žive bolje, bez obzira za koju su političku partiju opredeljeni. Čuli smo danas i neke priče da naša javna uprava boluje od partokratije. Istina je da su u Srbiji možda prethodnih 50 ili 60 godina radna mesta u javnom sektoru zavisila od toga za koju ste političku opciju opredeljeni, to nije nikakva tajna, to svako zna, to malo dete zna da je u Srbiji bilo potrebno i za čistačicu i za kafe kuvaricu i za bilo kakvog šefa, načelnika, da budete član neke političke partije. Danas to više nije slučaj. Mogu da potpuno otvoreno govorim sa bilo kim iz opozicije da nam navede koga je to Srpska napredna stranka smenjivala samo zato što je simpatizer ili član neke političke partije. Toliki su načelnici i šefovi odseka ostali po ministarstvima koji su i ranije bili, zato što se mi vodimo time – ako je neko radio čestito svoj posao, treba da ostane, onaj ko nije dobro radio svoj posao, treba da ode. Oni ljudi koji su kvalifikovani, oni treba da nađu svoje mesto u javnoj upravi, ukoliko žele da svojim radom, znanjem i iskustvom, svojom stručnošću, pomognu svom društvu na putu reformi, na evropskom putu, na putu promena i na putu boljitka. Samo neko ko ne želi dobro Srbiji u budućnosti može da se opire promenama. I to su oni koji su u nekom prethodnom periodu, pre 2012. godine, u haosu, siromaštvu u kome su građani živeli, imali priliku da sa platama od hiljadu evra letuju na Grenlandu, recimo, a da zimuju na Maldivima. To iz naše poslaničke grupe, iz Srpske napredne stranke i ljudi koji su danas na vlasti, nemate takav slučaj.

Ovo i te kako ima veze sa svim što smo govorili danas, pa ako niste prekidali neke koji su nas ovde pljuvali, blatili i pričali o čupanjima grkljana i čemu već, onda mogu i ja da odgovorim njima na onaj način na koji to zaslužuju, zato što građani Srbije nas kao njihove predstavnike, svakoga dana traže od nas da govorimo ovde ono što oni misle i što žele da čuju, a što je istina, na kraju krajeva. (Ana Stevanović: Tema!) Dobacivanje je nekako stvar kulture. Kultura se donosi iz kuće, rekao bih. (Ana Stevanović: Držite se teme.) Podsetiću vas, kada govorimo i kada se dobacuje nekome – tema, prosto moram da vam kažem da je Puškin lepo rekao jednu stvar: „Čitanje je najbolje učenje“ Neko ko nije pročitao ni reč zakona sve vreme viče - tema, tema, pa skače sa svoje stolice – tema. Ako mama od te gospođice radi u Agenciji za borbu protiv korupcije, onda i to može da bude tema i to građani treba da znaju. Očekivao sam, znate kako, nekad slučajno može nešto da istinito dođe iz opozicije, slušam ih ceo dan i nikako ni slučajno neku istinu da kažu. To je neverovatno, ali to je dobro da građani vide da se oni ništa nisu promenili, da za pet godina ništa nisu ni pročitali ni naučili i da sve što rade ovde i sve što su za godinu i po dana naučili u ovom parlamentu, to je da dignu Poslovnik. Kolega Filipoviću, molim vas, vratite se na temu, govorite o temi. Rasprava savršeno ide. Tačno je, rasprava ide savršeno po građane Srbije, ljudi vide šta smo sve to uradili za ovih pet godina u javnoj upravi, vide koliko je lakše danas izvaditi neki dokument koji vam je potreban, vide koliko je javna uprava, rekao bih, profesionalnija i bolja nego što je bila pre 2012. godine. Međutim, daleko od toga da je savršeno. Mi ne govorimo da sada teče med i mleko, već da smo hrabro zakoračili u promene i u reforme u našem društvu i da građani to vide i osećaju. Građani se o tome, na kraju krajeva, i izjašnjavaju i govore i to možete da vidite. Pa, svako ko je vadio ličnu kartu ili pasoš, jasno mu je, ako je iole pošten, ili kad je prijavljivao bebu u porodilištu, zna da prijavi dete za 10-15 minuta, da više ne mora da obilazi pet institucija da bi izvadio nekoliko dokumenata i da mu prolaze nedelje i dani. Neko ko hoće da izvadi jedan dokument, više ne mora da izađe sa posla i da opravdava svoj izostanak s posla da bi jedan dokument izvadio. Toliko toga boljeg je urađeno nego što je to bilo pre. Prihvatam i volim da čujem sugestiju i kritiku, ali ako si 12 godina, majstore, bio na vlasti i za tih 12 godina nisi uspeo da ubrzaš vađenje običnog izvoda o državljanstvu, onda bolje sedi i ćuti i pusti neke ljude da urade nešto, nauči nešto iz onoga što si radio. Kao što kažem, ponovo, vaspitanje se nosi iz kuće. Očigledno neki ili nemaju kuću ili nije imao ko da ih vaspita. Ponoviću za kraj, Srbija će da napreduje onoliko brzo koliko bude spremna da se brzo menja, da brzo uči i koliko bude čitala i radila na sebi. Ova strana koja podržava Vladu Republike Srbije, ta strana je spremna i da uči i da radi i da čita i da menja nešto kad kod nje nije dobro.

Izvolite. Dakle, ukazujem na povredu Poslovnika, član 106. stav 1. koji nalaže da govornik može da govori isključivo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Vi ste reagovali, činjenica je da jeste reagovali, ali zašto uvek neko mora da vama sugeriše i da vas opomene kada treba da reagujete? Mi od dotičnog kolege uvek slušamo iste priče, uvek su to iste replike koje nikad nemaju veza ni sa kakvom temom, pogotovo ne sa temom dnevnog reda. Vređaju se kolege na jedan jako primitivan način. Ja vas molim, zarad dostojanstva ovog doma, da vi reagujete uvek na ovakve stvari, ne samo kada je u pitanju pomenuti kolega. Kad god neki kolega vređa, to je nedopustivo, na taj način krši se dostojanstvo, a vi ste dužni da održavate red na ovoj sednici. Zato vas molim da vas mi uopšte ne upućujemo da treba da radite svoj posao. Molim vas da ga radite odgovorno i precizno, bez naših dobacivanja. Zahvaljujem se.

Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram čl. 103, 108, 109, 107, u vezi sa tim članovima. Sada ste na delu mogli da vidite klasičnu zloupotrebu Poslovnika, koja je ličila na repliku. Tako ste mogli da vidite kako Poslovnik krše upravo zbog nepotizma. Ja nisam znao, i verujem da sam i ja povredio dostojanstvo Narodne skupštine, ovo što je gospodin Srba rekao. Zamislite kad nepotizam dođe dotle da neko u Agenciji za borbu protiv korupcije ima službenika koji kontroliše njega.

Da li želite da se Narodna skupština izjasni? Zamolio bih sve kolege da ne komentarišemo privatni život i bilo koga iz privatnog života. Sada ukazujem na član 107. takođe stav 1, gde se kaže da je govornik na sednici Narodne skupštine dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Zbog čega sam se ja javila da ukažem na ovu povredu? Zato što je meni apsolutno jasno da ljudi koji nikada ništa nisu postigli ni svojim znanjem, niti obrazovanjem mogu samo da misle da su i drugi isto tako došli do nekih pozicija ili funkcija koje su njima takođe trenutno dostupne. Samo da napomenem da je rekao da bilo koji njihov član koji god pomene ili uvredljivo se izrazi o članu porodice i bilo kog političkog oponenta da će biti izbačen iz stranke. Tako da ovom prilikom i pozivam predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da reaguje na ovakve stvari i da drži svoju reč i da izbaci određene članove iz svoje stranke, pošto se uvredljivo izražavaju o pripadnicima opozicije, konkretno predstavnicima poslaničke grupe Dosta je bilo, pa i meni lično. Tako da to što su neki poslanici izašli iz pojedinih rijaliti šoua ne znači da treba da prave rijaliti šou od Skupštine. Hvala. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Apsolutno. Dame i gospodo narodni poslanici, ovo je bila klasična replika, član 103. st. 7. i 8. da se odbije vreme poslaničkoj grupi dva minuta. Ja ću se izvinuti ako sam pogrešio. Ali, neka koleginica jasno kaže da li postoji konflikt interesa. Da li joj majka radi u Agenciji za borbu protiv korupcije?

Sad bih i ja po članu 107, gospodine predsedavajući, pitanje dostojanstva Narodne skupštine. Znači, smatram potpuno neprihvatljivim udarom na dostojanstvo Narodne skupštine kada se ovde neko oseti uvređeno ili povređeno i onda reaguje na stvari na koje inače ne bi reagovao ako mu se dešavaju u neposrednom okruženju, ali nikad pod milim bogom. Na primer, priča o dnevnom redu. Da li je jedan jedini put sa te strane danas ukazano na izlazak izvan okvira dnevnog reda, a dešavalo se ceo božiji dan? Jel kompletno žuto preduzeće kad god je govorilo, izlazilo je izvan okvira Poslovnika? Jeste, nego šta je. Jel poslanička grupa upravo tog udruženja građana, grupe građana, koja priča da je stranka, a u stvari nije ništa izlazila izvan okvira dnevnog reda? Jeste. Jesu li se možda požalili na tu pojavu? Nisu. Gospodine predsedavajući, to treba da primetite pa kad se dešava ovakva zloupotreba kakva je bila malopre na to da ukažemo. Da li su se našli pozvani da ukažu na izlazak izvan okvira dnevnog reda kada su pre samo nekoliko dana sate ovde potrošili rada Narodne skupštine, bog zna koliko novca građana koji sve ovo plaćaju, da pričaju jednu potpuno ispravnu demagošku priču o nekakvim besplatnim udžbenicima? Predlagali su nam ovde da kupimo 560 hiljada računara, to su napisali. Pojma nisu imali šta su pričali, a to nije bilo ni tačka dnevnog reda ni predmet rasprave. Jeste ih čuli tada, gospodine predsedavajući, da su radili ovo što su radili malopre? Jeste li čuli da su se požalili na isti način kao malopre? Siguran sam da nije niko ko je bio u sali ovde. To su sve zloupotrebe jedna za drugom. Gospodine predsedavajući, vi i ja znamo da je reč o duboko nemoralnim ljudima, ljudima koji su zloupotrebili kampanjski novac, ali da taj nemoral demonstriraju kroz ovakvo iživljavanje nad Poslovnikom to ne treba da dozvolite. Ne tražim da glasamo, da vodimo računa.

Vraćamo se na dnevni red. Reč ima Ivana Stojiljković, izvolite. Uvaženi ministri sa saradnicima, dame i gospodo poslanici, želela bih pre svega da istaknem da ova četiri zakona koja su danas na dnevnom redu su rezultat jednog jako dobro utabanog puta, odnosno jako dobre reforme u javnoj upravi koja je već od 2014. godine u fokusu i Vlade koju je predvodio Aleksandar Vučić, a i ove Vlade koja to uspešno nastavlja, na čelu sa Anom Brnabić. Ono što je reformu u javnoj upravi predstavljalo pre svega je racionalizacija, zatim reorganizacija i modernizacija. Mi imamo rezultate da je smanjen broj u javnoj upravi za 39 hiljada zaposlenih i kao što smo to već čuli jako dobrim socijalnim programima i prirodnim odlivima, a ne kako je to nekada vlast pre nas radila otpuštanjima radnika. Dakle, jedan jako dobar socijalni program doveo je do toga da se smanji oko 39 hiljada viška zaposlenih u javnoj upravi. Dakle, uštede su na godišnjem nivou oko 45 miliona evra, što je veoma značajno za budžet Republike Srbije. Ova četiri zakona koja su danas pred nama pre svega predstavljaju jako dobar osnov i krovni su zakoni za reorganizaciju dalju i modernizaciju. Kada govorimo o reorganizaciji javne uprave, pre svega govorimo ne samo o reorganizaciji sistema i novim načinima poslovanja modernijim, nego i o usavršavanju i obuci zaposlenih u javnoj upravi. Dakle, tu se danas pominje više puta osporavana nacionalna akademija koja, pre svega, još jednom napominjem, ne predstavlja visokoobrazovnu ustanovu i nakon nje se ne dobija diploma, već predstavlja instituciju akreditovanu koja će vršiti obuku i usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi i pripremati ih za modernije tehnologije. Samo bih skrenula pažnju, evo jedan primer, pre neki dan smo na Odboru, kada smo razgovarali o ovim uvođenjima e-uprave i e-poslovanja, govorili o stručnjacima iz IT sektora i baš je poslanik iz opozicije pitao – kako vi mislite da ih zadržite u javnom sektoru, kada plate nisu dovoljne? Tačno je da su plate za IT stručnjake u privatnom sektoru daleko veće i tačno je da su daleko primamljivije plate u inostranstvu, ali upravo je ova akademija način da zadržimo te mlade ljude zato što možemo da im pružimo adekvatno obrazovanje, adekvatnu obuku, jer oni naravno moraju da se usavršavaju, a sve to ih košta. To privatni sektor ne može da im pruži na ovaj način, kao što će moći državni, kao što će moći akademije i kao što će moći javne institucije. Tako da, evo, ovo je jedan od primera gde će ova akademija imati jako dobre efekte. I, kao što sam rekla, dakle modernizacija, odnosi se pre svega, na digitalizaciju. Znači, jedna moderna, efikasna i jeftinija javna uprava. Malopre smo čuli od moje uvažene koleginice da sledi uvezivanje u jedan sistem šest registara; matične knjige, socijalno osiguranje, PIO, MUP, Nacionalna služba za zapošljavanje. Samo ovo uvezivanje, koje će omogućavati da na ličnu kartu dobijete sve ono što ste želeli, dakle, da dobijete uslugu ili prijavljivanja novorođene bebe, ili ako želite da prijavite, odnosno zakažete venčanje, to su neki od primera, samo to će na godišnjem nivou da uštedi oko 7.000.000 štampanih papira, sad zamislite kolika će to biti ušteda u svakoj lokalnoj samoupravi. Dakle, svi ovi zakoni daće jedan jako dobar osnov, krovni su zakoni za dalju modernizaciju, posebno u ovoj sferi vidimo jako dobre rezultate. Dakle, ne samo da javna uprava bude u službi građana, nego i da se postignu i efikasnost, da se postignu značajne uštede i, ono što je veoma važno, da se smanji korupcija i siva ekonomija. Pošto mi u 21. vek ne možemo sa pečatom, sa papirom i sa šalterom, naravno, podržaćemo ove zakone u Danu za glasanje. Izvolite. Slušamo celo poslepodne emotivne ispade pojedinih poslanika opozicije i opet, kao i na prošloj sednici, tvrdim da loše radite svoj posao. Za početak, žao mi je što ministar Ružić nije ovde. Odlično što se bavimo ovim temama. Reforma državne uprave je fundament održivosti, pre svega ekonomske, jednog društva. To je jedan važan parametar da neko dođe i investira, da imate transparentnu upravu, da imate brzu registraciju preduzeća, da možete da odete brzo u stečaj, da otvorite-zatvorite preduzeće i završite lična stanja građana. Ono što jeste moj problem sa Ružićem ovde je kako smo pronašli ideju da, baš sistemski zakon, uzmemo da se bavimo ovim problemom formiranja Nacionalne akademije. To je ideja koja je ponikla još dok je, mislim, Goran Ćirić bio tamo, od početka 2000. godine, predsednik Stalne konferencije i stalno smo pričali o nekom telu koje treba da bude obrazovnog karaktera. Ja nemam protiv toga apsolutno ništa, kontinuirana edukacija je ključ održive uprave i bilo kakvog posla, ali mi te kontinuirane edukacije imamo i danas, iako nije u formalnom obliku. LJudi iz uprave iz cele Srbije, dolaze na razne edukacije gde se pojavljuju pomoćnici ministara, ministri, specijalisti, profesori univerziteta i tako dalje. Zašto krećemo baš od ovoga a imamo drugi problem. Pričali smo danas ceo dan o zabrani zapošljavanja, slušamo da nema partokratije. Nikad veća partokratija nije bila. Vi to dobro znate, gospodine LJajiću i zna i gospodin Ružić. Šta će nam 250 ljudi više u proteklih nekoliko godina. Imamo vrhunske profesionalce u uprave koje za minimalne naknade i dalje tamo rade, uglavnom ženska radna snaga. Ti ljudi nemaju perspektivu, ne znaju kako će da napreduju unutar tog sistema. Zamislite imate privatno preduzeće gde neko radi 20 godina i ne zna da li će moći da napreduje za 20 godina, još se partijski odlučuje o tome. To je fundamentalna reforma državne uprave. Ne odlučuje politička elita o tome, nego da prosto ljudi koji provedu na određenim mestima i zvanjima imaju šansu da napreduju. To ih motiviše da ostanu za male plate, jer nama ti ljudi trebaju. Što se tiče elektronskog potpisa, juče sam išao da prijavim se za pasoš, za ćerku koja ima dva i po meseca. Otišao sam u policiju, čekao sam 20 dana. U policiji.

Državljanstvo ne možete da završite bez uplatnice, ne možete elektronski da platite. Zašto tu imamo problem? Osnovni problem građana sa državnom upravom su lična stanja. To je 60% ulaska u upravu. Imamo sjajne primere. Imamo fenomenalan primer katastra, gde je čovek koji je direktor katastra uradio fenomenalan posao, digitalizaciju. Imali smo sjajan posao u APR-u. Hvala vam.

Zahvaljujem uvaženi predsedavajući, gospodo ministri, koleginice i kolege, pred nama su četiri kvalitetna predloga zakona. Ruku na srce kada govorimo o Predlogu za zakon o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti, u pitanju su samo tehnički detalji, tri člana. U pitanju su nadležnosti, ko će u republičkim organima imati nadležnosti nad informacionim tehnologijama. Nažalost i pored dobrih diskusija i od strane opozicije i od strane pozicije ovde smo svedoci da je bilo dosta nekulture, čak mogu reći zlobe, neznanja. Ne znam kako da izrazim i kako da kažem kako su se ponašali pojedini poslanici. Pre svega, akademsko zvanje i akademsko znanje ne znači ništa. Neko mora u životu da pročita i „Politikin zabavnik“ da bi imao obrazovanje i kulturu. Ne može neznalica da priča o obrazovanju, da priča o struci i o nauci. Posebno bih u svom osvrtu govorio predlogu Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Zašto o tome? Zato što pojedini poslanici niti su pročitali zakon, niti znaju o čemu se radi. Diskutovali su o Briselu, a pre svega ne znaju šta je direktiva i šta je uredba. Da su čitali zakon od početka do kraja shvatili bi šta je direktiva i šta je uredba Evropske ekonomske zajednice. Niti nas ko tera da mi sprovodimo njihove uredbe niti šta. Mi želimo pre svega da uredimo ovo pitanje i mislim da je krajnje kvalitetno i korektno uređeno. Za one koji ne znaju koji su pre neki dan doneli ovaj kamen, verovatno im je ostao posle „Kupusijade“ u Mrčajevcima, pa su ga doneli u parlament, nažalost mogu im reći da nacionalni operater, znači, Telekom Srbija koji je u većinskom vlasništvu države Srbije ima jedan dobar i vredan projekat. Oni koji prate medije, mogu da se informišu, imamo jednu reklamu koja se zove internet usklađivanje, a inače radi se o ILLIP transformaciji. Telekom želi pre svega da do svakog našeg građanina, do svake ustanove dovede optiku. Znači, da bismo imali brzi internet, da bismo mogli sve ovo što piše u ovom zakonu da najzad u našoj zemlji sprovedemo, upravo zbog toga Telekom Srbija investira i to ogromna sredstva da bi smo se tehnološki, a pre svega u domenu itnerneta usavršili. Mnogo više pažnje je posvećeno danas, pre svega, Zakon o Nacionalnoj akademiji, a niko nije pomenuo i rekao, na kraju krajeva i gospodin Ružić je to dosta dobro rekao još u svom izlaganju da ovaj zakon proističe iz Strategije reforme javne uprave u Srbiji. Cilj ovih zakona jeste modernizacija i profesionalizacija. Mi smo ovde čuli svega i svačega sa one druge strane. Pričalo se o vrtićima, fontanama, o folk pevačima, o stanovima za nekakve kadrove. Reč jednu niko nije pomenuo o samom zakonu. Čim niste imali određene primedbe i niste imali konkretne primedbe, sve to govori da je zakon dobar i da će to biti samo prvi stepenik u uređenju rada javnog, a mi očekujemo i znamo da se vode javne rasprave i očekuju nas u budućnosti dva ili tri zakonska akta koji će još bliže definisati rad javni. Da ne bi oduzimao vreme, pošto znam da ima mnogo govornika na listi, sa ovim završavam i reći ću da u danu za glasanje glasaću za ova četiri konkretna predloga zakona.

Svoje današnje izlaganje bih usmerila isključivo na Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu. U Predlogu zakona koji nam je dostavljen, navodi se da je Nacionalna akademija centralna institucija sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije. Sa statusom javno priznatog organizatora aktivnosti neformalnog obrazovanja odraslih, Nacionalna akademija obrazuje se kao posebna organizacija sa svojstvom pravnog lica, a predviđeno je da će nadzor nad radom Akademije vršiti nadležno ministarstvo. Dalje se navodi da je jedan od ključnih principa za ukupno unapređenje javne uprave njena profesionalizacija, pri čemu je podizanje nivoa stručnosti i sposobnosti zaposlenih od naročitog uticaja na uspešno i kvalitetno obavljanje poslova, promenu načina rada i organizacione kulture u savremenim uslovima. U tom smislu, poseban značaj ima organizovani i kontinuirani profesionalni razvoj zaposlenih u javnoj upravi, a cilj ove Akademije je da zaposlenima u javnoj upravi pruži edukaciju, odnosno stručno usavršavanje, praćenje rada stručnog usavršavanja i razvoja, kao i pružanja kontinuirane podrške u radu. Ovim zakonom je predviđeno formiranje posebne ustanove koja ima za cilj da omogući da državni službenici postanu ljubazniji, efikasniji i mnogo bolje upućeni u sve zakonske odredbe i regulative. Prvo pitanje koje bi postavila u vezi sa ovim je, kako to mislite da edukujete državne službenike da postanu ljubazniji? Kako se to bilo koja odrasla osoba uči ljubaznosti ili pristojnosti u ophođenju sa strankama? Koje su metode, koje ćete koristiti prilikom edukacije državnih službenika da postanu ljubazniji? Da li ćete ih učiti bon tonu ili je u pitanju nešto drugo? Kojim metodama ćete proveravati da su državni službenici naučili da budu ljubazniji u odnosu na prethodno ponašanje? Poštovani ministre i poštovane kolege narodni poslanici, vaspitanje je nešto što se nosi iz kuće. Ukoliko su nečiji roditelji omanuli u vršenju svoje roditeljske dužnosti, teško da će bilo kakva Nacionalna akademija to moći da ispravi. Što se tiče unapređenja efikasnosti državnih službenika, nije mi jasno kako to mislite da unapredite efikasnost povećanjem broja zaposlenih u državnoj službi. Nemoguće je povećati efikasnost gomilanjem administracije. Koliko zaposlenih tačno predviđa ova Nacionalna akademija? Rekli ste nam – malo. Koliko je to tačno malo? Ko će vršiti odabir tih zaposlenih i po kom osnovu će se birati direktor ove ustanove? Godinama ste obećavali smanjenje državne uprave, a sada odjednom radite potpuno suprotno. Sadašnji premijer Ana Brnabić je februara ove godine sa pozicije ministra državne uprave i lokalne samouprave izjavila da nema viška zaposlenih u javnoj upravi. Brnabićeva je izračunala da je Srbija trenutna po broju službenika daleko ispod proseka u EU, gde na 100 stanovnika ide 8,5 državnih službenika, dok je u Srbiji taj broj šest, pet. Dalje smanjenje broja zaposlenih u državnoj upravi ugrozila bi kvalitet usluga koje pruža državna uprava, izjavila je Ana Brnabić u februaru ove godine, a vi ste, poštovani ministre u julu ove godine dali potpuno kontradiktornu izjavu i rekli ste, citiram: „Da bi broj izvršilaca, odnosno činovnika u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji do kraja 2018. godine trebalo da bude stohiljadaisedamsto, dok ih je 2013. godine bilo 123.700. Najavili ste da će broj državnih službenika u javnoj upravi ove godine biti smanjen za 2.486 i ja vas molim da nam ovo razjasnite. Da li je racionalizacija u javnom sektoru završena ili je to proces koji još uvek traje? Dogovorite se sa Anom Brnabić i iznesite nam zajednički stav. Problem je što nemate kontinuitet u radu i što svaki put kada izaberete ministra, taj ministar iznosi informacije koje se ne poklapaju sa onima koje smo dobili od prethodnog ministra. Zbog toga nemate rezultate u radu. Drugi problem je što vi procentualno učešće broja zaposlenih u državnoj upravi u odnosu na broj stanovnika prilagođavate sa brojem, odnosno sa racijom koji vlada u EU. Pustite EU, prilagodite broj državnih službenika onom broju koji je potreban da bi jedinice lokalne samouprave i državne uprave efikasno funkcionisale. Tamo gde je potrebno, zaposlite dodatni broj službenika, a tamo gde ih imate zaposlenih previše, izvršite otpuštanja, ali nemojte da se merite prema EU, jer je potpuno jasno da mi u EU nikada nećemo ući. Ono što je posebno sporno sa ovim Predlogom zakona je to što vi predlažete da ljudi pored ljubaznosti i efikasnosti ovom Akademijom dobiju mogućnost da budu upućeni u sve zakonske odredbe i regulative, odnosno da preko Akademije nauče da inplementiraju zakone i rade određene projekte. Mi smatramo da svi zaposleni u državnoj, odnosno javnoj upravi koji su prošli proces srednjoškolskog i visokoškolskog vaspitanja, obrazovanja, moraju da budu upućeni onog trenutka kada stupaju u radni odnos. Podrazumeva se da su svi zaposleni dovoljno stručni za posao koji obavljaju. Možemo da razumemo da neki mlad čovek nema dovoljno iskustva za svoj posao, ali podrazumeva se da će ga u tom slučaju starije kolege uputiti i informisati kako treba da radi, a da šaljete ljude na kolektivnu obuku, kako biste ih uputili u posao za koji ste plaćeni je u najmanju ruku skandalozno. Ako to morate da radite, očigledno je da ste zaposlili pogrešne ljude, što nas ne čudi, pošto znamo da ste ljude u javnom sektoru zapošljavali isključivo po partijskom ključu, a ne po stručnosti i po sposobnosti. Građanima Srbije je potpuno jasno da će teško dobiti posao u državnoj upravi, ukoliko nisu članovi vladajućih partija, dok su stranačkim kadrovima vladajućih partija otvorena sva vrata. Upravo zato što su masovno zapošljavali ljude sa diplomama privatnih fakulteta koji imaju zvanje ali nemaju znanje za posao koji obavljaju, sada imate problem. Imate samo jedan ispravan način da to rešite, otpustite partijske kadrove, koje ste zaposlili, a koji nisu dovoljno stručni za posao koji rade. Zaposlite ljude koji umeju da rade i ljude koji će se posvetiti poslu za koji su plaćeni i koji neće u radno vreme pisati komentare po društvenim mrežama i hvalospeve na račun predstavnika vaših stranaka. Vaš je izbor ko će raditi u vašim poslaničkim klubovima, vašim ministarstvima, ali oni državni službenici koji rade sa građanima, sa strankama, moraju da budu posvećeni tim građanima puno radno vreme. Umesto da tako rešite problem i da tako izvršite profesionalizaciju, vi predviđate osnivanje nekakve Nacionalne akademije i samo povećavate administraciju i dovodite do daljeg zapošljavanja vaših kadrova, a rezultat će biti jako loš. Ona se pominje i u ekspozeu mandatara Vučića, koji je, doduše najavio osnivanje ove akademije, ali nije ništa konkretno preuzeo tim povodom. Akademija se pominje i ekspozeu Ane Brnabić koja je da kažem započela pisanje ovog zakona obzirom da je njoj Nacionalna akademija jedna od dve stvari od državnog značaja, druga je digitalizacija. U međuvremenu smo utvrdili da je digitalizacija za ovaj režim od nacionalnog značaja zbog toga što se digitalizacijom bavi brat premijerke, čiji prihodi su značajno porasli od kada se ona našla na toj funkciji. Još uvek ne znamo ko se tačno bavi Nacionalnom akademijom i da li će se i tu pojaviti nečiji brat ili nečija tetka, ali svakako znamo da građanima Srbije to nije ni bitno, ni značajno. Anketirajte na primer stotinak građana Srbije i recite vam kažu koji su problemi sa kojima se oni suočavaju i koje ovaj režim treba da im reši. Niko vam neće navesti na efikasnost državnih službenika kao značajan problem. Zaposlenost kod nas je toliko mala da u svakoj porodici ima neko ko je nezaposlen i ko ima vremena da obilazi šaltere, da čeka izvode, da čeka rešenja, da čeka dokumenta i niko zbog toga neće umreti, a imamo mnoge druge redove u kojima čekanje može da se završi fatalno. Dakle, ono što je problem je da kada zakažete pregled kod lekara čekate šest meseci, kada zakažete skener čekate godinu dana. Mislim da novac iz budžeta treba da se uloži u rešavanje takvih problema u zdravstvu, u školstvu, u privredi i u mnogim drugim prioritetnijim sektorima, a ne da se rasipa na nešto ovako, što je potpuno nepotrebno.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 Izvolite, koleginice. Zahvaljujem se poštovani predsedavajući, uvaženi ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici. Ja ću se u diskusiji osvrnuti na zakone iz oblasti državne uprave i lokalne samouprave. Pred nama su dva predloga zakona - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, koji je jedan noviji revolucionarni zakon i koji stvara uslove za permanentnu i kontinuiranu edukaciju državnih službenika u cilju stvaranja efikasne, moderne, stručne i profesionalne javne uprave. Uvaženi ministre Ružiću, moram na početku da istaknem jednu javnu činjenicu i pozitivan primer koji vi dajete kada je u pitanju saradnja sa lokalnim samoupravama. Pod okolnostima da ste od preuzimanja funkcije ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu konstantno na terenu, nedvosmisleno se može zaključiti da ste uspostavili jedan standard i jednu dobru praksu. Obilaskom novih opština i gradova među kojima, da ne kažem, primarno su i oni najnerazvijeniji, pokazali ste odlučnost da oslušnete potrebe kako građanki i građana tako i državne administracije. Ovo jeste najbolji mogući način da se njihove potrebe implementiraju u zakone i druge propise, a sa druge strane to govori i da ste svesni da lokalna samouprava predstavlja vrlo važnu kariku u procesu sveobuhvatne reforme javnog sektora. Poslanička grupa SPS smatra da su zakoni koji su danas na dnevnom redu iz oblasti državne uprave i lokalne samouprave, upravo primer dobre artikulacije potrebe građana sa jedne strane, a to je da imaju adekvatan javni servis i onih koji pružaju taj servis odnosno državne i javne uprave sa druge strane. Reforma javne uprave, bitan je uslov za uspeh celokupnih reformi u Republici Srbiji i Vlada je nedvosmisleno opredeljena za ovaj proces, svesna da je za širi društveni razvoj neophodna reforma koja se odnosi na aktivnosti zaposlenih koji su zaduženi da tu reformu sprovode kroz svoj svakodnevni posao. Dakle, stvaranje profesionalne i odgovorne državne uprave jedan je od ključnih ciljeva celokupne reforme društva. Vlada Republike Srbije je do sada načinila značajne korake u cilju sveobuhvatnog javne uprave i donela niz zakona. Od izmena Zakona o državnim službenicima, Zakona o zaposlenim u AP i jedinicama lokalne samouprave do zakona koji regulišu plate i sistem koeficijenata za određivanje plate u državnoj upravi čime su otklonjene dugogodišnje nedoumice oko toga šta je posao državnih službenika, koje su mu odgovornosti, koji se koeficijent primenjuje na kom radnom mestu, itd. Dakle, konačno se uvodi red u rad javne uprave i postavljaju standardi za pružanje usluga građanima, koji pred različitim državnim i lokalnim organima ostvaruju svoja Ustavna prava. Zato smatramo da i Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu ima takav cilj. Ovim zakonom formira se centralna institucija koja obezbeđuje pravni okvir za stručno usavršavanje zaposlenih u državnoj upravi, čime se, maltene, zaokružuje celokupni sistem u cilju stvaranja odgovorne i efikasne državne administracije. Jasno je svima da od kompetencije državnih službenika, odnosno od njihovog znanja, od njihovih veština i sposobnosti zavisi kvalitet državne administracije i zato će ovaj predlog zakona stvoriti ključni uslov za trajno i kontinuirano učenje, unapređivanje znanja i veština zaposlenih i to po standardizovanoj metodologiji programima, čime će zaposleni moći da stiču neophodne kompetencije za svoj rad. Javna uprava mora da bude servis građanima i privredi, a državna administraciji, svakako mora da bude motivisana da radi i to ne samo primanjima, raznim vidovima nagrada i beneficija, mogućnošću napredovanja, vrednovanja stručne spreme, već i mogućnošću sticanja novih i unapređivanja postojećih znanja i veština. Obzirom da mi kao država imamo strateško opredeljenje za članstvo u EU, jedan od važnih kriterijuma u procesu pridruživanja zajednici evropskih naroda je i jačanje administrativnih kapaciteta, kojim se obezbeđuje, prvenstveno kroz standardizovan proces unapređivanja znanja i veština samih pružalaca usluga građanima. Pored ovoga, mi ovaj proces moramo da završimo zbog nas samih, zbog građanki i građana ove zemlje, u njihovom interesu i u interesu privrede kako bi smo njihov svakodnevni život učinili kvalitetnijim. Dakle, ono što se predviđa formiranjem Nacionalne akademije javne uprave je primena principa, profesionalizacije u cilju stvaranja obučene, odgovorne i efikasnije javne uprave, a ovo se jedino omogućava kroz trajni i sistematizovan proces edukacije. Formiranje centralne nacionalne institucije za stručno usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi, predviđenoj sa strategijom reforme javne uprave u Republici Srbiji, zbog potrebe da se stručno usavršavanje zaposlenih, kojima se do sada bavilo više organa državne uprave i službi centralizuje kroz jednu instituciju i SPS smatra da je ovo još jedan korak sveobuhvatnoj reformi javne uprave. Ono što je važno istaći, kada su u pitanju izmene i dopune Zakona o državnim službenicima, to je da se ovim predlogom, osim naravno, upodobljavanja onog dela koji se tiče stručnog usavršavanja omogućava i veća pokretljivost kadrova na nivou javne uprave, odnosno, omogućava se fluktacija zaposlenih između sva tri nivoa vlasti, od lokalnog, Pokrajinskog do Republičkog. I to na način koji oslobađa i službenike i organe državne uprave viška administrativnih poteškoća prilikom prelaska zaposlenih iz jednog u drugi organ javne uprave. Ovo smatramo veoma značajnim i negde logičnim rešenjem. Dakle, da se zaposleni na sva tri nivoa vlasti preuzimaju bez konkursa, naravno uz saglasnost zaposlenog rukovodioca organa. Imajući u vidu glavne principe reforme javne uprave decentralizaciju, depolitizaciju, razcionalizaciju, i jedan od najznačajnijih, profesionalizaciju, poslanička grupa SPS smatra da će zakoni o kojima raspravljamo danas doprineti kvalitetnijoj javnoj upravi i većoj profesionalizaciji svih zaposlenih, omogućiti im trajni proces sticanja usavršavanja znanja, čime će zaposleni biti motivisani i osposobljeni da pruže adekvatnu uslugu građanima. Naravno, ništa manje važni i kvalitetniji nisu zakoni iz oblasti informacione bezbednosti i elektronskog poslovanja, ali će o njima detaljnije govoriti moje uvažene kolege, gde naglašavam zbog svega navedenog, poslanička grupa SPS će u danu za glasanje podržati sve predloge zakona iz ovog pretresa. Verujem da će se po najavama ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu pred nama uskoro naći izmene i dopune Zakona o zaposlenim u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i da će se na taj način sistem stručnog usavršavanja za zaposlene u javnoj upravi potpuno zaokružiti. Sasvim na kraju, pod okolnostima da smo tokom današnje diskusije čuli malo kritika na račun predloženih zakona, ali mnogo neutemeljenih tvrdnji, ja moram da se osvrnem na diskusiju i kolege Boška Obradovića i Zorana Živkovića i objasnim da SPS, kao partija koja ima tradiciju od 27 godina, sasvim prirodno u ovoj sali ima, maltene, četiri generacije svojih kadrova, od jedne najstarije i najiskusnije, kojoj pripada uvaženi inženjer Milutin Mrkonjić, do najmlađe, kojoj pripada moj dragi kolega Đorđe Đoković. Ja sam izuzetno ponosna što u ovom trenutku sedi prekoputa. S druge strane, ako optužimo ministra da je formiranje Nacionalne akademije pokušaj da se formira organ koji će edukovati kadrove SPS i SNS, to i nije loše i treba da primenite tu praksu, za početak morate da imate kadrove da biste mogli možda jednog dana da napravite jednu akademiju koja će edukovati i vaše kadrove. Zahvaljujem se. Hvala, koleginice Paunović. Reč ima narodni poslanik Vladimir Đurić. Poštovani građani Srbije, poštovani predstavnici Vlade i ministarstava, poštovane kolege poslanici, predsedavajući, danas pred građane iznosimo zakone o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i određene zakone vezane za elektronsko poslovanje. Najpre ću nešto reći o zakonu o Nacionalnoj akademiji, a kasnije nešto i o ovim, da kažem, elektronskim zakonima. Dakle, obuka javne uprave je nužna, to naravno nije sporno. Prema informacijama od jedne od koleginica poslanica, promenom vlasti na nivou njene lokalne samouprave javna uprava je tamo na lokalu preplavljena novim kadrovima, od kojih 80% njih ima diplome sa privatnih fakulteta. Kvaliteti tih diploma i potrebe za daljom edukacijom tih ljudi su, rekao bih, jasni svakom građaninu. U Novom Sadu se čak tačno i zna na kojoj adresi u kom stanu možete kupiti diplomu sa neke visokoškolske ustanove iz Republike Srpske, i čak se i kaže – mi ćemo vam napisati i diplomski, pa vi dođite samo da nam ga potpišete, a mi ćemo ga priložiti u našu biblioteku. Dakle, to je, kako bih rekao sada, jedan rizik da mi od ove Nacionalne akademije ne dobijemo nacionalnu akademiju za državni posao, dakle, da ne edukujemo Đorđa Čvarkova, Torbicu i Boškića i Boškićevog brata. Biće problem motivacija za učenje. Zato što kriterijumi za zapošljavanje i napredovanje su uptini. Dakle, možemo polemisati kada je bilo i da li još uvek ima više ili manje partijskog zapošljavanja, ali jedno je činjenica, državni poslovi su, dakle, nedostupni najboljim talentima u ovoj zemlji, a morali bi biti. Zato nam najbolji talenti odlaze, ne samo oni koji moraju, nego svi koji mogu. Nadalje bih skrenuo pažnju na određene primedbe koje je Agencija za borbu protiv korupcije u svom dokumentu na čitavih pet strana i na svom sajtu objavila, kada se tiče primedbi na određene koruptivne, potencijalno koruptivne i rizike korupcije u zakonu o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu. Opšta primedba je da prilikom utvrđivanja nadležnosti akademije treba imati u vidu da je Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije predviđeno da svi javni službenici prođu obuku iz etike i integriteta kao glavnih antikoruptivnih odlika. Navedeno je da su mnoge odredbe u zakonu neprecizne, da daju široka diskreciona ovlašćenja i da ostavljaju pravne praznine. Dakle, već je spominjano u raspravi famozni način dobijanja direktora Nacionalne akademije, o čemu u zakonu nema ni reči, ali nema ni reči o tome da se upućuje na neki drugi propis kojim je regulisan njegov izbor. Mi ne znamo da li se on imenuje ili se bira, da li je to na konkursu, ko ga imenuje, kakav je taj konkurs. Ali, ono što je još važnije po našem mišljenju je da apsolutno ne postoji ni jedna jedina reč u zakonu u pogledu profila poželjne osobe za poziciju direktora. Dakle, kakvu osobu želimo na mestu direktora? Da, biće konkurs, kako je rečeno od strane predlagača, ali mislimo da bi mnogo bolje bilo već u samom zakonu definisati profil osobe koja može biti birana ili imenovana, ili postavljena na mesto direktora. U jednoj raspravi na prethodnoj sednici rečeno je da vi zamerate zato što vi niste u poziciji da postavljate svog direktora, pa vam smeta što sada mi kao na vlasti možemo da postavljamo svog. To, naravno, nije tačno. Mi želimo da kriterijumi za dobijanje pozicija u javnoj upravi budu zakonom što je moguće preciznije definisani, na optimalan način, optimalnom detaljnošću, da se ne preoptereti zakon. Zašto? Da bismo ograničili onoga koji raspisuje konkurs da mora da izabere osobu koja odgovara zakonom propisanom profilu, a ne da ostavimo široko nedefinisano diskreciono pravo da može da raspiše konkurs za osobu kakvu hoće, radnog iskustva kakvog bilo, stručnih veština kakvih bilo, i ostalih veština koje su merene u upravljanju u ljudskim resursima, proizvoljnog karaktera. Agencija za borbu protiv korupcije takođe je stavila primedbu da nije propisano ili nije upućeno na neki drugi propis u pogledu toga ko vrši nadzor nad Nacionalnom akademijom, da nisu dovoljno precizirani uslovi za sprovođenje komercijalnih programa, da su data preširoka ovlašćenja akademiji da sarađuje sa drugim subjektima u realizaciji programa. Sa kojim drugim subjektima, npr. sa Megatrendom, jel? To bi bilo sjajno. Navodi se da će se te usluge pribavljati po javnim nabavkama čija je primena u obrazovanju ocenjena kao loša, između ostalog je zato i Zakon o javnim nabavkama menjan 2015. godine. Agencija za borbu protiv korupcije takođe sugeriše da se detaljno preciziraju uslovi akreditacije lica za sprovođenje obuke, da se tačno kaže o kojim oblastima je reč, vrsta studija, broj realizovanih obuka, broj objavljenih radova, naravno, iz relevantne oblasti da bi neko mogao biti akreditovan da sprovodi obuku, ali više o tim primedbama kada bude bila rasprava u pojedinostima. U pogledu elektronskih dokumenata elektronskih usluga i informacione bezbednosti, ja bih dao ilustrativni primer informacione bezbednosti pošavši, recimo, od Doma Narodne skupštine. Predloženom izmenom zakona prenosi se nadležnost za rukovođenje informacionom bezbednošću u republičkim organima, pa, evo primera u Narodnoj skupštini. svi koristimo e-parlament.

Ja mogu vašim imenom i prezimenom, korisničkim imenom, da se logujem kao vi, da me sistem doživi kao vas i da pošaljem pismo predsedniku Republike predstavljajući se kao vi, jer vi niste promenili lozinku 123456, inicijalnu. Pa, promenite je, jer je sistem Skupštine nebezbedan informaciono. U bankama i u osiguravajućim kućama i u ostalim kompanijama koje imaju razvijenu informacionu kulturu neaktivni korisnički nalozi se posle izvesnog vremena gase iz razloga sprečavanja njihove zloupotrebe. Korisnik je nateran da promeni lozinku tako što mu se najavljuje – za tri dana vam ističe lozinka, promenite je, za dva dana vam ističe lozinka, promenite je, ako je ne promenite, blokiran vam je nalog, ne možete da se logujete, ne možete da se aktivirate na sednici odbora da se prijavite za reč. To informacioni sistem parlamenta ne vidi. I, onda imamo događaje kao što su nestanak amandmanskog vremena i pad sistema za glasanje, koji takođe govore o bezbednosti informacionog sistema ovog doma. Hvala.

Dobro. Onda me ta tri minuta obavezuju da govorim o suštini i onome što je alarmantno stanje, a detaljnije ćemo govoriti u pojedinostima. Gospodine LJajiću, gospodine Ružiću, svaki zakon koji predlažete i koji donosite ovde u parlament mora da polazi od realnosti. Naša je obaveza kao odgovornih narodnih poslanika da vas na to upozorimo. Konkretno, gospodine Ružiću, vi niste odgovorni za stanje u javnoj upravi kakvo je danas. Bili smo svedoci da ste vrlo jasni, da jasno i glasno reagujete na neke pojave koje vam se ne sviđaju. Pozicija na kojoj ste danas vas bez obzira na to što za ove situacije niste odgovorni, obavezuje da o njima glasno govorite i tu nema aboliranja. Kada govorimo o činjenici da danas predlažemo akademiju, koja inicijalno može da bude nešto što ćemo pozdraviti, to može da liči, to bi trebalo da predstavlja poslednji čin u reformi javne uprave. Znate, to izgleda kao danas kada je Beograd raskopan, razrušen, kada su Beograđani zarobljeni, ne mogu da hodaju, a stručnjaci iz gradske vlasti teraju ljude da kite novogodišnju rasvetu. Dakle, svaki zakon mora da korespondira sa realnošću. Realnost je da u javnoj upravi imamo neverovatno stranačko zapošljavanje, imamo poraznu zabranu zapošljavanja koja nije nikakva privremena mera, jer se iz godine u godinu produžava. Imamo činjenicu da ona ne važi za svakoga, te smo svedoci i danas i svuda da imamo na stotine i desetine hiljada stranačkih aktivista prevashodno SNS, a da se za najbolje ljude, za mlade koji su prirodno usmereni, koji su želeli da ostanu u ovoj zemlji, da vredno uče i da rade u oblastima koje su prirodno usmerene na državu, njima država, ova Vlada i vi koji ste njen deo poručuje – za vas nema mesta. Dakle, haos je u javnoj upravi, a za šta, ponavljam, niste odgovorni, ali od trenutka kada ste preuzeli odgovornost, odgovorni ste da o tome glasno govorite. To su stvari koje bi trebalo da budu alarm svima nama, da to bude prioritet. Imamo situaciju u Paraćinu da posle nekoliko godina rada na određeno vreme, a pričamo o nekakvoj akademiji, najbolji i jedini IT stručnjak ode i mi ne možemo zbog zabrane zapošljavanja, zato što za opštinu Paraćin, gle čuda, iako opština Paraćin ima 131 radnika manje od maksimalnog broja zaposlenih, nije dozvoljeno da zaposle nikoga i ne postoji IT stručnjak koji može da sprovodi i da radi ono što je minimalno neophodno, potrebno za elementarno funkcionisanje jedne lokalne samouprave. Dakle, kakvu poruku zaposleni dobijaju, koji su poniženi i demotivisani, što smanjenim platama, što činjenicom da nemaju nikakvu šansu da napreduju, što činjenicom da su svedoci da se svakoga dana zapošljavaju na stotine hiljada stranačkih aktivista? Oni su poniženi na svaki mogući način.

Izvolite. Moram da se zapitam na šta bi sve ovo ličilo kad „žuto preduzeće“ ne bi pričalo samo o suštini, jer ovo je bilo najavljeno kao priča samo isključivo o suštini. Kažu – stranačko zapošljavanje, hiljade, desetine hiljada, šta već. Da je neko ovde, pa da čuje koliko je manje zaposlenih upravo u javnom sektoru od momenta kada su stupili na snagu, od kada se primenjuju oni zakoni koje je ta strašna SNS ovde usvojila, 80.000 manje. Ako je neko slučajno u stanju da to kao podatak prihvati i kao podatak obradi. Dakle, ne da nije to što pričaju, nego je sve upravo suprotno. Paraćin. Gde uhvati baš Paraćin da pomene bilo ko danas? Neverovatno. Dakle, od svih mesta u Srbiji baš ono gde „žuto preduzeće“ i dan danas žari i pali, baš ono u kom „žuto preduzeće“ tera investitore da bi ljude držali u šaci, baš ono gde simuliraju nekakav razvoj, fingiraju nekakav, kako beše, industrijski park po kom se paučina skuplja, silne novce slupali u to. Šta im je rezultat? Za one koji eventualno ne znaju, višestruko povećana nezaposlenost u tom mestu od onda od kada se „žuto preduzeće“ o njemu stara. Sada su zabrinuti za zaposlenost, sada su zabrinuti za posao za ljude. Danas su nam rekli – ljudski kapital je najveći, njihovo znanje i umeće, a šta bi sa onim kapitalom od 500.000 duša koje ste na ulicu izbacili? Oni nisu važni? NJihovo znanje i umeće nije bitno? Zabrinuti za decu? Šta je sa decom tih 500.000 ljudi? Ili danas u Srbiji vredi samo onaj ko sa njima sedi, samo onaj koji je bio spreman da sa njima Beograd zaduži za milijardu i 200 miliona danas se pravi nevešt, samo onaj ko će da kritikuje jer se u Beogradu danas radi, jer gradilišta ima, a nisu mogli da se nađu ni za lek nekada, samo onaj koji je uradio sve ono što su oni planirali, i sa time završavam, i tu fontanu koju su slavili, a za koju nisu bili sposobni, i taj „Beograd na vodi“, koji su sanjali i za koji nisu bili sposobni. Ti su krivi, a oni su ispravni, hajte molim vas.

Malopre smo slušali o izlivima mržnje, evo jednog izuzetno talentovanog izliva mržnje koji slušamo iz dana u dan, ali deo te mržnje može da se izlije prema ljudima koji ovde sada brane zakone, koji su bili u koaliciji sa istim tim ljudima koje tako strasno napadate i ne birate reči. Mislim da to nije korektno prema njima, ni prema svim ljudima koji su radili, na neki način, doprinosili ovom društvu. Mržnja i ovakav odnos neće sigurno doprineti boljim rešenjima u ovim zakonima. Probali smo da damo doprinose na način koji su davali i neki ljudi koji su radili u prethodnim ministarstvima. O tome ste vi govorili. Nije započeo život i istorija sa angažovanjem od 2012. godine. Nije. Imamo potvrdu za to, jer neki razvoj u informatici, u infrastrukturi je započinjao i 2002, i 2008. godine i ovo je samo deo nadogradnje jednog, pretpostavio bih, civilizovanog društva koje shvata da je potreban kontinuitet u svakom smislu da bi društvo napredovalo iz dana u dan. Ovo što sada vidimo, vezano za razvoj kadrova u javnoj upravi, je deo nastavka istog tog pristupa. Neke stvari su se dešavali i 2008. i 2004. godine, a sutra je taj 5. oktobar o kome govorite i o kome smo govorili iz različitih uglova, gde opet sede neki ministri koji kažu da je to izuzetan datum, datum koji je pozitivan u istoriji Srbije. Oko nekih stvari ćemo se složiti, oko nekih ne. Ako smo nešto dobili, to jeste verifikacija uspeha u radu na izborima i mirna tranzicija vlasti. To jeste uspeh tog „žutog preduzeća“, te Demokratske stranke. Zamalo da se nasmejem. Izlivi mržnje. Mržnja prema kome? Ili da okrenem pitanje – iz koje ste ih to ljubavi na tu istu ulicu izbacili? Iz koje ste to ljubavi pokazali da vas apsolutno briga nije za njihovu decu, a danas se prosipaju apsolutno isprazne demagoške floskule? Brine se za decu, jel? Šta je sa njihovom decom? To je pitanje. Nemojte da odgovarate nama. Odgovarajte ljudima koji ovo gledaju. Šta je sa gradom koji tavori zato što je nekome bitno da drži vlast, makar i mala bila, samo kakva je da je? Šta je sa ljubavlju zbog koje je Dragoljub Milanović pretučen tog 5. oktobra koji je tako dobar i lep datum, koji ima tako sjajne tekovine? Koja je to nežnost? Kakva su to osećanja, pa mi moramo danas da ih slavimo i da ih se rado sećamo? O čemu pričamo? O spaljenoj Skupštini? Da li pričamo o uništavanju institucija i RTS-u i o već legendarnim dolascima na posao na najvišim državnim pozicijama oko 11.00 pre podne, ostajanju na tom poslu do podne, pa na ludim žurkama do duboko u noć, dok se niko ne brine za zemlju, za njen suverenitet, dok se pitanje KiM srozava sa nivoa UN, dok se obraća Međunarodnom sudu pravde za mišljenje da bi se nekome u Prištini učinilo ili nekome sa strane? Da li su to ti fenomenalni primeri brige za zemlju, za pojedince, za njihove sudbine, za sudbinu nacije i države u celini? Koja nežnost treba da nas motiviše da te stvari poželimo ponovo? Ako pitate građane Srbije, nikad više, nikad, daleko im lepa kuća. Hvala. Molim sve kolege da se rasprava ne pretvori u raspravu o 5. oktobru. Replika je i tema je očigledno ta, jer smo govorili o toj snazi institucija. Sada govorimo o snazi institucija i to jeste aktuelna tema. Šta želimo više od ove države nego pravo građana Srbije da biraju, da imaju slobodan izbor i da njihovi rezultati budu prihvaćeni na jedan miran način? Govorili ste o tome, o paljenju Skupštine, o RTS-u, govorili ste o 5. oktobru na taj način, ali niste govorili o 5. oktobru kao pokušaju tog aktuelnog režima da potre volju naroda i potre rezultate izbora. Peti oktobar nije bila revolucija. Peti oktobar je bio dan kada su odbranjeni rezultati izbora i slobodna volja građana koji su u tom trenutku izrazili svoju volju. To je odnos prema građanima, i 1996. godine kada su branjeni rezultati lokalnih izbora na kojima se masovno kralo, i 2000. godine kada su odbranjeni rezultati na tim republičkim izborima. Mnogi u ovoj sali su bili i sa jedne i sa druge strane i nije važno više ko je na kojoj strani bio, ali je važno da je odbranjena volja naroda. To je suština 5. oktobra. Tačno je da je u tom trenutku država bila na granici građanskog rata zbog toga što neko nije želeo da prizna rezultate i želeo je da ih na silu menja. Srećom, građani Srbije su to odbranili. Mislim da je to najvažnija stvar. Onako, isto onako kako je važna i ta 2012. godina u kojoj ste pobedili na izborima, ali je DS pokazala tada i to da zna da gubi izbore. Onako kako je znala da dobije izbore 1996. – 2000. godine, i da ih brani zajedno sa građanima, tako je znala i da primi poraz, da primi poruku građana i da, naravno, obezbedi mirnu tranziciju vlasti.

Znači, demokratija, poštovanje volje naroda, govor mržnje. Od koga smo i kako takođe sa dugim cevima odbranili Saveznu upravu carina te 2000. godine? Da li su krvoproliće prizivali oni koji su te duge cevi uzeli pa ih podigli ili neko drugi? Kažu 2012. godine neko je pokazao svoju širinu i demokratski kapacitet. Narod nije mogao više očima da ih gleda. Koliko su šta poštovali, pa pokazali su nam ove godine. ne moramo mi da idemo u deceniju ili dve unazad. Šta je bilo 2017. godine? Jesu li prihvatili demokratsko izraženu volju naroda ili su organizovali proteste protiv rezultata izbora? Jesu li bili dovoljno fer da pruže ruku i čestitaju onome ko je pobedio? Ne pobedio, oduvao ih , sa 56% naspram njihovih koliko je bilo, 10, 12. Jel to može da se poredi? Jel to demokratski kapacitet i odnos prema institucijama ili sad ćemo da mitingujemo i da protestujemo, pokušaćemo na ulici da dobijemo ono što glasovima ne možemo? Hajde da se uozbiljimo. Pitanje mržnje. Taj 5. oktobar kad budu išli da proslave sa svojim propalim dosovskim kandidatom Jankovićem, za dva dana od danas, neka tamo pozdrave, neka prenesu naše lične pozdrave onima iz tog tabora, tabora propalog dosovskog kandidata Jankovića, koji su nama poslednjih meseci pretili metkom u čelo, koji su nama prethodnih meseci pretili vešanjem, koji nama pominju porodice i pominju, kako je bilo rečeno, uriniranje na grobnim mestima. Je li tako? Sve sami divni primeri odnosa prema institucijama, poštovanja i svega onoga što kao nije mržnja. Sa takvim društvom neka se podsete one narodne – s kim si, takav si. Maja Videnović, po Poslovniku. Izvolite. Replika koju je izazvala moja diskusija me obavezuje da ne samo dostojanstvo Narodne skupštine, nego kao predstavnici građana predstavljamo građane koji su svojim glasom nas obavezali da u njihovo ime govorimo i ja ovim putem moram da zaštitim i njihovo dostojanstvo. Znate, kada neko kaže za ljude koji su ustali protiv jedne politike da su oni izašli na ulice da izazovu krvoproliće, ja moram da ustanem u odbranu dostojanstva tih građana i da sve vas i sve nas podsetim da su oni ustali u odbranu demokratije i slobode, da su oni ustali protiv politike koju ste vi zastupali tada, a 5. oktobar je upravo podsećanje na ono što ste vi bili nekada. Peti oktobar će ostati zauvek upamćen i zabeležen u našoj istoriji jer će se tačno znati ko su bili akteri politike koja je dovela do ratova, do žrtava, ko su bili akteri politike protiv kojih su slobodni građani Beograda i Srbije ustali, glasali, pobedili i 5. oktobar je odbrana prava na slobodu, odbrana njihovog glasa. Ne dozvoljavam, dok god sam poslanik u Narodnoj skupštini, da optužujete građane Srbije da su oni izašli na ulice Beograda i izazivali krvoproliće. Naprotiv, oni su ustali protiv vaše politike, ustali su u odbranu sloboda, odbranu svog glasa i tako nešto ne može da se toleriše u parlamentu. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u Danu za glasanje? (Da.) Reč ima Vladimir Đurić. Koleginica Videnović je prijavila povredu Poslovnika, član 106, a ja ću prijaviti član 107. Zaista molim da se držimo dostojanstva u ovoj Skupštini ovde. Prethodni govornik, kolega Orlić je ovde rekao da je neko nekome pretio metkom u čelo. To su vrlo ozbiljne stvari i ne možemo se njima ovako ozbiljno frljati. Ako neko ima saznanja o nekom krivičnom delu u nastajanju, neka se izvoli obratiti pravosudnim organima, policijskim itd, a ne da se ovde frljamo takvim stvarima i da pravimo igrokaz za ne znam ni je koga. Dakle, ova Skupština ne služi za prelistavanje stranica „Informera“ i molim vas da se držimo nekog nivoa. Ako imate saznanja da je neko nekome pretio metkom, prenesite ta saznanja na nadležno mesto. Ne uzimajte na sebe pravo da ovde optužujete i sudite i da pričate o tome kako je potpuno jasno da je neka poslanička grupa nemoralna itd, pa da onda ta poslanička grupa dobije opomenu za ono što ste vi rekli. da li želite da se Narodna skupština izjasni u Danu za glasanje? (Ne.) Hvala.

Kolega Marinković me je pozvao da pročitam, pošto je stenogram nešto što ne može da se falsifikuje, šta je izrekao poslanik Ješić. Da ne čitam čitav njegov govor, rekao je – „Nemoj da … konjino jedna, molim te. Otišao sam u policiju Predsedavajući je rekao: „Kolega Ješiću, ja ne mogu da verujem šta ste vi izgovorili uopšte“ Goran Ješić: „Šta me prekidaš?“ Izričem mu opomenu i ovom će se završiti današnji dan i nastavljamo sutra sa radom u 10 časova.